Budiž.

Možná ano, já jsem to nechtěl zkontrolovat.

Obírá stát formou, která je opravdu pozoruhodná.

Já nevím.

Děkuji mnohokrát.

Prosím, pane poslanče.